Děkuji. Pan poslanec Nykl a po něm paní poslankyně Olga Havlová. Pěkné dopoledne. Já bych chtěl poprosit Sněmovnu, ať už tu debatu nějak ukončíme.

Děkuji. Paní poslankyně Havlová a ještě faktická poznámka poté pana poslance Krákory. Děkuji za slovo, pane předsedající. Všechno to tu bylo vlastně řečeno. Co my považujeme za velice důležité, je to, že v současné době se nám tu budou pohybovat lidi nemocní, imigranti, kteří k nám přicházejí, jsou tam otevřené tuberkulózy a všechno, a pokud nebudeme mít ty děti proočkovány, tak je tam velké nebezpečí této nákazy. A tak jak to řekl pan doktor Svoboda, tak nejdůležitější je, že každý rodič by měl být partnerem toho lékaře a dohodnout se na tom, protože každý ví, jestli to dítě má nemocné, a v tomto okamžiku si žádný z lékařů nedovolí dítě nemocné naočkovat. Děkuji, pan poslanec Krákora. Já nechci zdržovat.

Takže abychom měli i to druhé číslo, abychom věděli, o čem se tu bavíme. A jsem zastánce povinného očkování. Ano, děkuji. Ještě jedna faktická poznámka od pana místopředsedy vlády Bělobrádka. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, nevím, kolik je zde ještě medicínsky vzdělaných kolegů a kolegyň, abychom se tu všichni vystřídali.

Tak tady bych to dal na tu medicínu, takže méně politiky do medicíny a více medicíny do politiky.

Jestli to mohu takto navrhnout. Zkusil jste to hezky, pane vicepremiére, ale bohužel to nejde a je to na jednotlivých poslankyních a poslancích, zda se dále budou hlásit do diskuse. Prosím pana poslance Hovorku, který je dalším přihlášeným a zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.

Ale domnívám se, že už na prvním jednání výboru, který se touto problematikou zabýval, jsem navrhl, aby ministerstvo tyto námitky vypořádalo. I proto byla ustavena odborná komise, která se těmito námitkami zabývá a řeší je.

Já si myslím, že toto jsou věci, které jsou nyní přenechány k odbornému řešení. Přimlouvám se za tu sněmovní verzi, protože se obávám zasahování do systému očkování. Vzhledem k tomu, že na hranicích Evropy stojí lidé, kteří často nemají vůbec žádné očkování, je to velká hrozba a velké riziko, které s sebou přinášejí, a to riziko se samozřejmě znásobí tím, jak se očkování rozvolní.

Ale to vysvětlování zabírá stále více a stále více času, který potom chybí na vlastní léčbu atd.

Takže to jen na vysvětlenou. Samozřejmě že existuje vždycky možnost rizika, nežádoucích účinků, ale to je i u veškerých léčivých přípravků.

Takže to jsou všechno věci, které jsou odborné, jsou v řešení odborné komise a ministerstvo přislíbilo, že se připraví novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která se bude zabývat primárním očkováním a těmi věcmi, které byly vzneseny jako dotazy. Čili myslím si, že výsledek té komise bude vtělen potom do návrhu zákona, který budeme projednávat. Nyní stojíme před rozhodnutím a každý by si měl uvědomit, že neřešíme očkování za běžné situace, ale v situaci, kdy skutečně na hranicích Evropy stojí statisíce lidí, kteří přinášejí riziko, velké riziko pro naši populaci, pro naše děti. A při vědomí této odpovědnosti bychom měli rozhodnout. Děkuji. Pan poslanec Kudela. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolegové a kolegyně. Já jsem informatik, zemědělec, děti nemám.

V hlavě III se hovoří o předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí. Specifikuje se tam, kdo je za co zodpovědný. Za očkování dětí jsou zodpovědní rodiče a jejich zákonní zástupci. Nikde jsem tam nenašel povinnosti školských zařízení.